Ano, máte pravdu.

Děkuji vám.

V praxi se uplatňuje například to, že akcionáři převádějí třeba jeden kus své akcie na svého právního zástupce proto, aby tam mohl být.

Jsou to drobné věci, které, myslím, nejsou důvodem, proč tento návrh zamítat v prvním čtení. Propusťme to dál. Děkuji. S faktickou poznámkou pan Tomáš Kohoutek. Prosím.

Do obecné rozpravy je přihlášen pan místopředseda Filip. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu poměrně stručný.

A je jistě dobré, že po vyhodnocení, dokonce i po některých judikátech, které jsou z právní praxe, se tím budeme zabývat.

Protože pokud by tomu tak nebylo, tak samozřejmě bychom to museli považovat za krok, který je v rozporu s naším ústavním pořádkem a omezuje práva pracujících podílet se na správě toho, co vytvářejí. To na úvod.

Děkuji. Já bych tady chtěl pana zpravodaje upozornit na to, že tady jsem slyšel nějaký návrh o prodloužení lhůty, jenže to musí padnout v rozpravě.

Nevidím nikoho dalšího přihlášeného. Prosím, pan poslanec Benda Marek. Pane místopředsedo, já se s dovolením přihlásím.